Dále otázka odvolatelnosti. Jsem si vědom, že je tam odkaz na etický kodex.

Následně orgán národní rady pro sport. Mně v tom zákoně chybí jakákoli zmínka o tom, na základě jakého klíče, jakým principem tito lidé budou do této rady nominováni, jestli budou zastupovat některé hlavní svazy, nebo to mohou být klidně lidé, kteří sice se sportem mají něco do činění, ale nemusí zastupovat ty faktické objektivní zájmy jednotlivých svazů. Tady bych řekl super věc.

To mi tam chybí.

Aby třeba bylo řečeno, že se bude zohledňovat počet členské základny jednotlivých svazů, sportovních oddílů atd. To mi tam prostě chybí.

Ale kde je záruka, že tento systém bude lepší? V čem ta záruka je? Znovu říkám, asi by bylo dobré opravdu říci, ty výtky, připomínky jsou poměrně zásadní.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající.

A přesto to neřešíme. Neřešíme různá amatérská divadla, která to dělají ve volném čase, za své, ze svých peněz si platí svoje režiséry, a přesto to neřešíme. Udělejme agenturu pro kulturu, která bude financovat zájmové kroužky a všechny tyto aktivity spojené s tím, že mladí lidé se chtějí věnovat kulturním aktivitám, nesedět u počítačů, nesedět u mobilů. To neřešíme!

Tímto se nezabýváme. Byť investice do těchto aktivit se mnohonásobně, mnohonásobně vrátí! A kupodivu tímto se nezabýváme, to nás netrápí. Trápí nás agentura pro sport, byť ministerstvo školství a sportu by toto mělo řešit a mělo by to intenzivně řešit. Já si myslím, že bychom si měli říct, čeho vlastně chceme dosáhnout! Chceme dosáhnout toho, aby se ve sportu přestalo krást?

Tak pokud tímto se chceme zabývat, tak pak za sebe musím říct prostřednictvím pana předsedajícího ano, pan poslanec je pro mě člověk, kterého považuji za čestného a slušného, a věřím, že on je schopen toto dělat čestně a slušně. Potřebujeme ji kvůli vědě, výzkumu a podpoře dětí, aby se věnovaly těmto aktivitám?

A jiní, které zajímá věda a výzkum, se chtějí zabývat v jiných aktivitách?

Toto si řekněme. My chceme mít samozřejmě děti, které budou sportovat. Já myslím, že to je bez politické debaty, že to je shoda všech normálních lidí.

A nevím, z čeho má z dlouhodobého hlediska společnost větší prospěch.

Máte pocit, že je to správný poměr? Opravdu si myslíte, že je to správný poměr?

Nezaslouží si naši vědci, výzkumníci a vracím se k těm dětem nezaslouží si, abychom podporovali tyto aktivity nejméně stejně, jako chceme podporovat sport? Opravdu si to nezaslouží? Opravdu si to myslíte?